Přestože se vám to nelíbí, pane kolego.

Vím, že je to pro jejich majitele možná až kruté, když nebudou pokračovat ve svém podnikání. Ale není jiné cesty.

Jediný pozměňovací návrh, který jsme ochotni podpořit, je návrh E1 odložení na rok 2019.

Nesmíme připustit, aby se zákon rozmělnil tak, jak to navrhuje zemědělský výbor. Kožešinové farmy nemají v moderní Evropě místo.

Děkuji vám, paní poslankyně.

Pane poslanče, vaše dvě minuty.

Děkuji. Další paní poslankyně Černochová, poté pan poslanec Komárek. Děkuji, pane místopředsedo. Já jsem chvílemi měla pocit, jestli paní kolegyni nepsal ten projev nějaký norek nebo liška, protože to skutečně bylo velmi kvalitní. A chtěla bych se i já zeptat prostřednictvím pana místopředsedy paní kolegyně, jestli třeba jedla, jí, bude jíst vodňanské kuře. Protože jak víme, paní kolegyně dlouhé roky pracovala v rámci hnutí ANO.

Víte, naštěstí jsem jedna z těch poslankyň, která sem přišla s tím, že podpořím návrh, který je dneska projednáván. Podpořím zamezení týrání zvířat. Ale kdybych se měla rozhodovat podle toho, jak nás tady přesvědčovala paní kolegyně, tak pro to nezvednu ruku ani omylem. Další pan poslanec Komárek. Děkuji za slovo. Souhlasím s paní kolegyní Černochovou, že sentimentálními řečmi těm zvířátkům nepomůžeme.

Ani já jim nepomůžu. Můžeme jim pomoci rukama.

Bude to malý krok pro lidstvo, ale velký skok pro norky a lišky. Děkuji vám, pane poslanče. Nyní pan předseda Miroslav Kalousek s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Já dám paní poslankyni Černochové kolektivní odpověď za klub TOP 09.

Je to ryze ze zdravotních důvodů. My chceme, aby naši poslanci byli fit. Děkuji. Další s řádnou přihláškou pan poslanec Jiří Koubek. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.